Třeba mi paní ministryně řekne, že ho vyměnil za kvóty, které nebudou. Jestli to skutečně řekne, jestli řekne, že Česká republika bude mít výjimku z migračních kvót a za to se přihlásíme k fiskálnímu paktu, tak můžeme tu vést debatu, jestli ta cena je odpovídající, jestli to je adekvátní způsob vyjednávání, jestli to byl v uvozovkách dobrý obchod na té evropské úrovni.

Takže se ptám paní ministryně , nebo kohokoli, pana ministra zahraničí, který už tu bohužel není, co za to Česká republika, že se jako jedna z posledních zemí k tomu fiskálnímu paktu definitivně přidáme, co jsme za to na evropské úrovni získali.

Mně se to zdá úplně stejný princip.

Tak já tomu úplně vůbec nerozumím, paní ministryně.

Z toho lze logicky odvodit, že strašně spěcháte na euro.

Tak já tomu skutečně nerozumím.

Ale ve finále hrozně po tom euru toužíte, takže k němu děláte kroky, které jsou nutné, aby bylo přijato. Jedním z těch kroků je přihlášení se k fiskálnímu paktu. To je legitimní politický postoj. Někteří zástupci v této Poslanecké sněmovně si přejí vlastní měnu, protože chtějí mít vlastní měnovou politiku. Někteří politici v této Sněmovně si přejí svoji vlastní rozpočtovou politiku, protože mají pocit, že to je domácí úkol. Vy si přejete měnovou politiku přenést na Evropskou centrální banku.

To přece nemůžete myslet vážně. Je to vážná politická smlouva. Je to vážná mezinárodní smlouva. Je to smlouva politická i ekonomická. Politická v tom smyslu, že byla významným krokem k politické unifikaci evropského kontinentu v eurozóně. Ekonomická v tom smyslu, že přenáší další pravomoci členských států eurozóny na Brusel. Přiznejte, že chcete euro, a nedělejte si z nás blázny. Děkuju za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Vy jste avizoval procedurální návrh, který jste ale ještě nepodal. Ano, avizoval jsem procedurální návrh. Při tak závažné smlouvě, kterou v Bruselu odkýval premiér Andrej Babiš, mám pocit, že by měl být při projednávání přítomen a minimálně by nám měl říct, za co to odkýval, když i Sobotkova i Nečasova vláda se tomuto fiskálnímu paktu dokázaly ubránit. Myslím si, že při tak závažné mezinárodní smlouvě by tu premiér měl být přítomen, vysvětlit nám ten jeho obchod, který tam pravděpodobně udělal, a následně o tom můžeme vést nějakou racionální debatu.

Dámy a pánové, připomínám, že zazněl procedurální návrh na to, abychom odložili projednávání, přerušili projednávání tohoto bodu a odložili ho do doby, než bude přítomen předseda vlády. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, slyšeli jsme tady plamenné projevy proti euru.